Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní pan poslanec Jan Skopeček, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Děkuji pěkně.

Myslím si, že to je přesně ukázka toho, jakým způsobem chce vláda přistupovat k veřejným financím.

V takové chvíli si dovedu představit, že vláda přijde a poprosí Poslaneckou sněmovnu o to, že je mimořádná situace a že potřebuje dodatečné příjmy. Nerozumím tomu ale v okamžiku, kdy máme ekonomický růst, kdy před sebou máme, a mluvili jsme o tom před chvílí dlouhou dobu, kdy před sebou máme, nebo celé politické spektrum před sebou má velký úkol připravit důchodovou reformu, a je zřejmé, že pokud se ta důchodová reforma nemá dotknout stávajících důchodců, tak ji bude potřeba nějakou dobu financovat z mimořádných zdrojů. Právě proto vznikl tento fond. Právě proto tento fond existuje. A já vůbec nechápu vládu, nebo chtěl bych slyšet paní ministryni, proč má ambici sahat na mimořádné prostředky, u kterých vždycky stát počítal, že je bude používat na mimořádnou situaci, proč je chce do státního rozpočtu v letech, kdy se ekonomice daří a kdy i rozpočty našich veřejných financí, resp. deficity se snižují.

Ty závazky jsou velmi vysoké.

Myslím si, že to byla správná a chytrá úvaha lidí, kteří připravovali privatizaci, že tu prostě bude oddělený od státního rozpočtu účet, na kterém se tyto peníze budou shromažďovat, a budou využívány s velkou opatrností a jen na věci, které mají smysl. Myslím si, že utrácet je na další provozní výdaje, smysl nemá a že je potřeba je šetřit. Proto se přihlašuji k tomu, abychom tento zákon odmítli, a prosím i kolegy z hnutí ANO, kteří jinak verbálně a mediálně mluví o tom, jak je potřeba šetřit a jak je potřeba se odpovědně chovat k veřejným financím, aby toto zamítnutí podpořili. Děkuji panu poslanci Skopečkovi.

Nyní mám dvě přihlášky, a to pana poslance Farského a pana poslance Zbyňka Stanjury. A paní ministryně. Pane poslanče, máte slovo. Pan předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, žijeme v naprosto unikátním období výjimečného růstu, kdy ekonomika šlape, kdy firmy mají zakázky, kdy je nízká nezaměstnanost a odvody do státního rozpočtu jsou nebývalé, skutečně období, které je výborné, že trvá, ale je jisté, že nebude trvat věčně. V tuto dobu je vlastní každému dobrému hospodáři, že neutrácí rezervy, ale ty rezervy naopak vytváří. Tento krok, kdy chceme uvolňovat rezervy, které by právě pro ty chvíle, kdy bude na státním rozpočtu, aby pomohl s investicemi, aby podpořil zaměstnanost, aby rozpustil finance mezi lidi, tak využitím a vyčerpáním fondu v tuto chvíli tyto možnosti nebudou. Je to nezodpovědné k té blízké budoucnosti, která, ať chceme, nebo nechceme, prostě nastane. Ekonomické cykly fungují, a když ekonomika takhle výborně šlape, nemůžeme počítat s tím, že takto výborně bude šlapat celou dobu. Přesto evidentně máte sílu na to, aby Fond národního majetku byl rozpuštěn a jeho finance byly využity pro rozpočtové priority této vlády. Všichni, jak jsme kandidovali do Poslanecké sněmovny, jsme před volbami říkali, že hlavní prioritou státu by mělo být školství, vzdělávání. Myslím si, že je dobře, že jsme to říkali, protože skutečně jediná skutečná dálnice k prosperitě je vzdělání.